Já jsem tady byl osloven panem předsedou poslaneckého klubu ODS. Včera jsem tady vystoupil v té dlouhé diskusi, která zde hovořila o otázce minulosti. My jsme, jak jste si mohli dobře všimnout, jako klub KDUČSL podpořili pozměňovací návrhy, které hovořily o tom, že by ve vládě neměli být lidé, kteří nemají jasnou minulost. A myslím si, že je špatně, že Poslanecká sněmovna není schopná toto jasně formulovat. Na druhou stranu je to právě KDUČSL, která i v diskusích, které v současné vládě někdy probíhají, drží tato témata, témata lidskoprávní, že není možné vyprodávat lidská práva za byznys, že je třeba agresi proti cizímu státu nazvat agresí, že je třeba držet určité principy včetně lustračního zákona. To každý dobře ví, to je dokumentovatelné.

Na druhou stranu bohužel realita v naší zemi je taková, že vyrovnávání se s otázkou minulosti je velmi klopotné. Dovolím si říci, že se to netýká jenom minulosti komunistické, týká se to i minulosti starší. Ale přesto se o to nějak snažíme.

To, že s vámi některými o tom třeba nehovoří, dobře, možná by mohli. Já určitou povědomost o tom mám.

Myslím si, že je třeba, abychom se snažili skutečně držet politickou kulturu a nezatahovat tento momentální politický souboj před volbami, kterému, jak říkám, rozumím, do konceptu fungování této země. Politika je vždycky otázkou možného. A já mohu ujistit všechny, že KDUČSL jako součást této koalice neopouští principy, které jsou křesťanskodemokratickou tradicí, která je založena na respektu k lidským právům a odvaze podívat se pravdě do očí. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Jestli se hlásil pan Okamura... A on je nemocný... Co jsme si vyslechli? Vyslechli jsme si od komunistů, že je ohrožena demokracie. Od lidovců, že oni jsou vlastně ti jediní, kteří spasí svět a vůbec to nebylo volební prohlášení, pane ministře, bylo to skutečně takové objektivní zhodnocení situace já se přitom směju, to mi, doufám, odpustíte. Ale přesto bych chtěl všem připomenout jednu jedinou věc. Děkuju vám. Děkuji.

Máte pravdu, pane Kalousku.

Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom v krátkosti řekl stanovisko hnutí Úsvit.

Jsme v šoku, že tato koalice tento zákon vůbec mohla propustit. To jsem tedy vůbec nepochopil.

Ale vy jste hlasovali tak, jak jste hlasovali, a umožnili jste fungování bývalých příslušníků StB ve státní správě na vysokých pozicích. Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek. Já to upřesním, protože jsem dotazován, zda je, nebo není otevřená rozprava. Já konstatuji, že jsem neukončil tento bod. Neřekl jsem, že ukončuji tento bod. Z toho důvodu tím, že vystoupil pan ministr, se rozprava otevřela. Dobrý den, děkuji za slovo.

Musel si sednout v tom hrobě a říkat si: I Andrej.

Jako další vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Děkuji za slovo, pane předsedající. A v duchu těchto tradic také on a poslanci tohoto klubu předvedli typický rozpor mezi slovy a činy. S další faktickou je přihlášen pan poslanec Kučera. Já děkuji za slovo.

Já bych si nedokázal představit, že podobná debata a podobné hlasování by proběhlo v Bundestagu 25 let od konce druhé světové války.

Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily.

Další faktickou poznámku má nahlášenou pan předseda Fiala. Dámy a pánové, já opravdu musím musím, i když jsem nechtěl reagovat na slova pana ministra Hermana.

A tam jsem mu docela rozuměl. Musím se přiznat, že dnes jsem mu nerozuměl vůbec. Pan ministr tady hovořil o předvolebním boji. My tu žádný předvolební boj nevedeme. My se tady zastáváme určitých hodnot a principů, které považujeme za důležité, pane ministře.

Já jsem si těch principiálních postojů nevšiml. Ale budiž, tomu se tady věnovat nechci. Pane ministře, abych to řekl kultivovaně a nedával najevo to rozhořčení, které cítím, tak vám to řeknu dvěma úslovími. A to druhé, tomu budete rozumět všichni: Po ovoci poznáte je.